Jednotlivé pochyby se argumentují, vysvětlují, ale nevede to k žádným názorovým změnám.

Optimalizace vojenských újezdů, tedy jejich zmenšení a zrušení jednoho, je prostě krokem promyšleným, dlouho plánovaným a vedoucím ke zvýšení efektivnosti hospodaření armády. Mimochodem, všichni starostové, když debata byla, řekněme, ve své první fázi, a to bylo zhruba kolem roku 2012, tak s výjimkou jednoho či dvou byli pro. Pak se cosi stalo a postupně se karta začala obracet.

Stát patří občanům. Občanská práva volit si vlastního zastupitele samosprávy a vlastnit majetek by stejně jako občanské právo pohybu po tomto území neměla být omezována, nebo dokonce selektována. A především pak na území, které ze zákona ztratilo účel svého určení. Dovoluji si ještě závěrem dodat, že návrh zákona po sobě schválily hned tři různé vlády.

Já se omlouvám, pane ministře, ale dovoluji si znovu požádat o klid! Zejména předsedy poslaneckých klubů, momentálně se čtyři ze sedmi předsedů poslaneckých klubů baví. Prosím vás, páni předsedové, abyste šli příkladem svým kolegům. Děkuji, pane předsedající. Já už své vystoupení uzavřu. Nechci teď rozebírat, do jaké míry je vzhledem k souvislostem úplně fér argumentovat vojenským muničákem v Květné.

Ale to nechme stranou. Já jsem přesvědčen o tom, že návrh je správný.

Děkuji. Děkuji panu ministrovi. Ptám se na vystoupení zpravodajů. Nejprve paní zpravodajka Černochová a její závěrečné slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, za malou chvíli budeme hlasovat o návrhu zákona, který má za sebou dlouhou genezi zpětně přesahující toto volební období. Armáda dlouhodobě deklaruje, že optimalizace vojenských újezdů je krokem logickým... ... ekonomickým, správním a efektivním. Podle všech objektivních měřítek je území vyčleněné pro potřeby armády ve vztahu k její početní velikosti a dnešním potřebám naddimenzované. Stěžejním argumentem, který hovoří pro přijetí tohoto návrhu zákona, je také zrovnoprávnění občanů, kteří v újezdech žijí a dodnes jsou omezeni na svých občanských právech. Připomněla bych ústavní právo, právo na samosprávu.

Tato jednání pak pokračovala i v následujícím roce a z jejich průběhu a přístupu Ministerstva obrany je patrná snaha o to, aby optimalizace vojenských újezdů proběhla v maximální možné míře plně v souladu s většinovým stanoviskem místních obyvatel a jejich zástupců. Vedle toho probíhala také celá řada jednání na celostátní úrovni, a to jak mezi resorty obrany, vnitra, životního prostředí, ale také na půdě Poslanecké sněmovny i Senátu, například v našem výboru pro obranu to bylo několikrát. Finální návrh zákona byl dokončen v první polovině roku 2013. V důsledku pádu vlády však již nebyl projednán v Poslanecké sněmovně a byl předložen až po podzimních volbách.

Důvodem, proč zde zmiňuji celý tento vývoj, je to, že bych ráda zdůraznila, jak důslednou a komplexní diskusí zákon o optimalizaci vojenských újezdů prošel a že nemůže být pochyb o tom, že zde od samého počátku byla poctivá snaha o nalezení konsensu. Zároveň chci na základě vlastní zkušenosti z jednání, která proběhla nejen v tomto volebním období na půdě výboru pro obranu, uvést, že tento návrh zákona představuje skutečně značné množství práce odborníků Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky. Já bych jim za tu práci chtěla poděkovat a jsem toho názoru, že skutečně dnes máme na stole normu, která je promyšlená, není unáhlená a diskutuje se na různých úrovních v odborných kruzích již třetím rokem. Děkuji paní poslankyni Černochové. Není tomu tak. Děkuji.

Prosím, pane předsedo.